8.

Senát schválil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi senátorku Hanu Žákovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ještě poprosím kolegy v sále o větší klid, budeme pokračovat v jednání, a máte slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za možnost velmi krátce se vyjádřit k vratce Senátu zákona, který byl do značné míry velmi komplikovaný a na kterém jsme skutečně strávili několik měsíců.

Pouze bych chtěl říct, že návrh Senátu považuji v tuto chvíli za kompromisní, považuji ho za rozumný.

Bude to nepochybně o dalších blocích.

Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, milé kolegyně a kolegové zde v Poslanecké sněmovně. Jdu s vratkou ze Senátu, která v podstatě byla řeknu velkým kompromisem, ale já za to velmi děkuji a v prvé řadě bych chtěla poděkovat za spolupráci mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, které si nesmírně vážím.